Děkuji vám.

Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, víte, já nemám rád farizejství. A už jsem tady jednou říkal, já to tedy zopakuji.

Je na to doklad v jednotlivých vystoupeních poslanců.

A tam jsme si vysvětlili, co to je bezprostředně.

A proto jsem byl trpělivý. Tak jestli tohle není bezprostředně, tak to bezprostředně je. A prosím všechny ty, kteří s tím chtějí manipulovat, aby tam příště na takové zasedání Ústavního soudu jeli a vyslechli si to, protože to potom zpochybňuje důstojnost zasedání Poslanecké sněmovny. Zrovna takovéhle hrátky! A já bych byl rád, abychom je neopakovali. Podle mého soudu je mnohem jednodušší, transparentnější, abychom si uvědomili, že stát se to může každému. Že buď selže hlasovací zařízení, to se nám stalo několikrát. Už se to také stalo. Anebo že někdo hlasuje a má na sjetině jiný výsledek.

Děkuji vám.

Máme tedy před sebou hlasování o námitce paní poslankyně Heleny Válkové. Kdo souhlasí s námitkou proti výsledku hlasování?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Dobře. Čili sejdeme se v jedenáct... Omlouvám se. Omlouvám se. Je to pravda. Je to pravda. Podle usnesení Poslanecké sněmovny v průběhu hlasování, když hlasujeme, to není možné.

Děkuji.

Všechny jsem vás odhlásil.

A jakmile se ustálí počet přítomných, rozhodneme v hlasování číslo dvě stě pět o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme hlasovat o návrhu jako celku.